Pokud jde o pozměňovací návrh, který je uveden pod písmenem A, tak to je můj pozměňovací návrh, který jsem navrhl jakožto poslanec.

Tímto návrhem by taktéž byla zastavena veškerá sankční řízení, pokud by byla zahájena, i když musím znova opakovat, že žádná zatím zahájena nebyla.

Tím zkompletováním myslím zejména vytvoření nové navazující aplikace tzv. lékového záznamu pacienta za účelem sdílení dat o preskripci léků napříč poskytovateli zdravotní péče. Prosím vás tedy tímto o podporu tomuto pozměňovacímu návrhu.

Systém je funkční.

Pokud právě by ten elektronický recept nebyl povinný, tak tento systém ztratí význam. Myslím, že to je největší benefit, na kterém teď pracujeme, a bude dokončen do konce tohoto roku, tak aby mohl být spuštěn v příštím roce.

Takže si myslím, že bychom měli zachovat povinnost té elektronické preskripce, a proto chci požádat, abyste tento pozměňovací návrh pana poslance Dvořáka nepodpořili. Ten se snaží upravit stávající úpravu zákona o reklamě v oblasti léčivých přípravků, doplňků stravy, potravin pro zvláštní výživu a kojenecké výživy. Chce, aby byla zrušena společná odpovědnost šiřitele a zadavatele takové reklamy.

Takže děkuji mockrát za pozornost. Rád bych vás požádal o podporu pro tento návrh zákona, a to ve znění mého pozměňovacího návrhu. Já také děkuji. Než se posuneme dál, tak tady mám další omluvy.

Děkuji. A nyní otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky, takže se ptám, jestli se někdo ještě hlásí do rozpravy.

V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych vás jenom krátce seznámil s tím, co se událo od posledního jednání, od druhého čtení.

Takže pokud se týká hlasovací procedury, je velice jednoduchá.

Za druhé by se hlasovalo o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, za třetí o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, za čtvrté o pozměňovacím návrhu pod písmenem C a za páté by se hlasovalo o návrhu zákona jako celku. Jednotlivé návrhy tady byly sice předneseny, ale potom před každým hlasováním bych je jen krátce okomentoval.

Děkuji, v tom případě to mažu a budeme pokračovat. Takže můžeme hlasovat o hlasovací proceduře.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji. V hlasování číslo 84 bylo přihlášeno 136 poslanců, pro bylo 135, proti nikdo. Usnesení bylo přijato.